Třetí pozměňovací návrh odráží z mého pohledu katastrofální podfinancování investic do fakultních nemocnic a do dalších přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví. Vláda v tomto roce opakovaně přiznala, že na krátkodobé investice ve fakultních nemocnicích a dalších přímo řízených organizacích chybí přes 70 mld. korun. Bohužel v návrhu státního rozpočtu pro rok 2020 se nesetkáváme s adekvátní reakcí. A já jsem přesvědčen, že tady máme příklad v našich krajích. Kraje samozřejmě za pomoci evropských fondů, to je potřeba říci, své nemocnice, které zřizují, v tomto ohledu zafinancovaly. Když se dneska jdeme podívat do kraji zřizovaných nemocnic napříč Českou republikou, tak ve valné většině případů najdeme moderní prostory, které plně vyhovují jak pacientům, tak i zdravotníkům. Bohužel ve fakultních nemocnicích to tak v mnoha případech není. A nemusíme chodit daleko. Můžeme se rozhlédnout i po některých zařízeních zde v Praze.

I tak si uvědomujeme, že to je stále velmi, velmi málo. Dovoluji si vás požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu pod označením B9. A poslední pozměňovací návrh, který také směřuje do zdravotnictví, mluvil jsem tady o něm ve druhém čtení, ten by měl započít s řešením jedné trochu nepříjemné záležitosti týkající se dotačního titulu pro Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Hovořil jsem zde o tom, že dotace na dostavbu a rekonstrukci tohoto velmi důležitého specializovaného centra, do kterého dojíždějí pacienti z celé České republiky a které je evropsky uznávaným pracovištěm, byla schválena již pro státní rozpočet roku 2017. Bohužel na začátku roku 2018 Ministerstvo zdravotnictví toto rozhodnutí zrušilo a trvalo potom několik měsíců, než byl ten dotační titul obnoven. Už se nechci vracet k minulosti. Může se stát, byť mě samozřejmě ta situace mrzí.

Za těchto okolností není schopen poskytovatel ani zřizovatel tuto akci realizovat a museli výběrové řízení zrušit. Já jsem si dovolil navrhnout dofinancování tohoto dotačního titulu o 30 mil. korun, aby bylo možné tuto důležitou akci uskutečnit. Dneska jsme měli ještě jednání s panem ministrem za účasti i dalších poslanců, kteří se dlouhodobě o tento problém zajímají, ať už je to pan kolega Pražák, musím říct, že se o to zajímají i další poslanci z regionu, jako třeba paní poslankyně Pastuchová, také z naší strany pan poslanec Čižinský, a hledali jsme řešení tohoto problému. Na tomto místě chci říci, že dneska není úplně nejzásadnější, jestli najdeme v tuto chvíli těch 30 mil. na dofinancování, ale zda ze strany Ministerstva zdravotnictví, a jeho hlavou je pan ministr Adam Vojtěch, zda dojde k určitému i veřejnému prohlášení, že tento problém vnímá a že je připraven ho řešit. Ta situace se má v tuto chvíli tak, že zřizovatel a vedení nemocnice připravují upravený projekt, bude muset proběhnout nová veřejná zakázka, a na základě toho vyzývám a prosím pana ministra zdravotnictví, aby prostřednictvím jednání se zřizovatelem a s příslušnými odbory na Ministerstvu zdravotnictví hledali cestu, jak ten projekt dokončit. Já jako ortoped mohu říci, že spousta mých pacientů, ale to by doložili i další odborníci napříč Českou republikou, že tento ústav opravdu napravil zdraví a vrátil do plnohodnotného života tisíce lidí.

V tom případě si myslím, že budou všichni spokojeni. A tady nejde o politický boj. Tady jde o to, tento konkrétní problém, který se týká pacientů z celé České republiky, vyřešit. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu všech mnou zmíněných pozměňovacích návrhů a prosím pana ministra zdvořile, zda by se vyjádřil k tomu poslednímu problému Ústav chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji. Těší mě, že ve Sněmovně je větší počet poslanců. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní prosím pana poslance Holomčíka, který je další na řadě, poté paní poslankyně Krutáková. Pane poslanče, než vám dám slovo, poprosím sněmovnu o klid.

A ty, co zůstávají, bych poprosil o klid. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Dovolil bych si vás požádat o podporu tří svých pozměňovacích návrhů ke státnímu rozpočtu, které mají za cíl zaprvé získat 14 milionů na podporu zajištění veterinárního dohledu u detašovaných pracovišť jatek tak, aby méně zvířat bylo transportovaných na jatka, která jsou v nějaké vzdálenosti od místa, kde jsou chována.

Děkuji. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedající. Dále žádáme o 120 milionů korun na zajištění projektu zmapování meliorací, abychom dokázali nějak systematicky a lépe pracovat s naší krajinou. A ten třetí pozměňovací návrh žádá o 400 milionů na pozemkové úpravy na to, abychom dokázali účinněji bojovat se suchem.